Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s navrženým složením výboru pro evropské záležitosti? Kdo je proti? Hlasování číslo 9. Návrh jsme přijali a konstatuji, že výbor pro evropské záležitosti jsme ustavili. Prosím, pane předsedo.

Děkuji.

Kdo je proti? Hlasování číslo 10. Přihlášeno 190, pro 185, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme hospodářský výbor ustavili. Prosím, pane předsedo. Jsme zhruba v polovině. Ústavněprávní výbor 22 členů, v usnesení máme 21 nominací. Pro stenozáznam ta 22., neobsazená, patří do kvora sociální demokracie. Předpokládám, že je připravena, až dojde ke změnám, k výměně na vládních postech. Děkuji.

Kdo je proti? Hlasování číslo 11. Návrh byla přijat. Konstatuji, že jsme ústavněprávní výbor ustavili. Prosím, pane předsedo. Výbor pro obranu, 18 členů, v usnesení 17. Děkuji.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Konstatuji, že výbor pro obranu jsme ustavili.

Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s navrženým složením výboru pro bezpečnost? Kdo je proti? Hlasování číslo 13.

Prosím, pane předsedo. Poslední, 24. místo pro sociální demokracii zatím zůstává neobsazeno. Děkuji. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s navrženým složením výboru pro sociální politiku, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Hlasování číslo 14. Konstatuji, že jsme výbor pro sociální politiku ustavili. Prosím, pane předsedo. Dále výbor pro zdravotnictví, 24 členů, v usnesení je 23 nominací.

Děkuji. Kdo souhlasí s navrženým složením výboru pro zdravotnictví? Je někdo proti? Hlasování číslo 15. Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu bude mít také 24 členů a tento výbor v tuto chvíli je naplněn beze zbytku, máme tedy 24 návrhů. Děkuji. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s navrženým složením výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Kdo je proti? Hlasování číslo 16. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu ustavili. Tak výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj má mít 24 členů, tady vidíte dvě neobsazená místa. Děkuji.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Můžete pokračovat. Patnáctý výbor je výbor pro životní prostředí, má navrženo 18 členů, v usnesení opět vidíte dvě neobsazená místa. Jedno je za bývalého kolegu Hlavatého, který se vzdal mandátu, tedy doplní ANO, a to 18. místo sociální demokracie. Děkuji.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme výbor pro životní prostředí ustavili. Zbývá ustavit ještě dva výbory. Nejdříve zahraniční, navržen jako 18členný, v usnesení máme 17 nominací. Jedno neobsazené místo doplní sociální demokracie. Děkuji. Zahajuji hlasování, ptám se, kdo souhlasí s navrženým složením zahraničního výboru. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme zahraniční výbor ustavili. Prosím, pane předsedo.

Děkuji.

Je někdo proti?

Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme zemědělský výbor ustavili. Ustavili jsme tedy všechny výbory a ještě prosím doplnění pro předsedy klubů a tajemníky.